Dobar dan, lijepi pozdrav. Da započnemo sa popodnevnim dijelom sjednice. Evo na redu, riječ ima u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik. Izvolite. Pozdravljam ovaj masovni odaziv ovom izvješću, pozdravljam naravno gospođu pravobraniteljicu i odmah da kažem u startu da mi ćemo u ime kluba to izvješće naravno podržati. Smatramo ga relevantnim i primjerenim, za svaku pohvalu, ali to ne znači da neće biti i prigovora. Ako budem nešto malo previše hvalio neka to ne bude shvaćeno, kako da kažem ovaj sukob interesa jer moj sin radi u pučkom pravobraniteljstvu, pa da se ne kaže da ja sad hvalim pučku pravobraniteljicu zato što moj sin tamo radi, ali naravno ima malo istine u tome, jel tako? Ali bit će i prigovora naravno tako da ćemo to nekako iznivelirati što bi se reklo.

Ali evo da iskažem i svoje zadovoljstvo da se nekad mogu složiti sa predsjednikom Sabora. Ono što zapravo je po meni nekako problem i to se isticalo i u govorim na odboru i tako, to je da se gubi, odnosno da vlada veliko nepovjerenje u institucije. Ja mislim da je to vidljivo, a onda iz toga zapravo i slijede određene manifestacije u društvu koje onda zapravo vode kao nekoj blago rečeno polarizaciji društva. Vladavina prava je u ozbiljnoj krizi, recimo govor mržnje nije sankcioniran kao kazneno djelo a jednakost pred zakonom nekako je ugrožena ili u većoj mjeri ugrožena, drugim riječima onaj tko ima novaca došli smo zapravo u takvu situaciju da onaj tko ima novaca može se dobro braniti i to vidimo po cijelom nizu ovih velikih presuda i velikih suđenja koje pada u vodu jer očigledno optuženik, osumnjičeni i okrivljeni imaju dobre odvjetnike a onaj tko nema taj će biti osuđen na besplatnu pravnu pomoć i na sve ono što mi izglasamo kako pomoć odnosno kao neke regule pri upotrebi besplatne pravne pomoći. Slična situacija je u školstvu i obrazovanju jer se između ostaloga u izvješću pučke pravobraniteljice govori o tome, znači govori se o diskriminaciji po pitanjima obrazovanja a tu je prije svega diskriminacija utoliko što manje građana Hrvatske koji su slabijeg imovinskog stanja, koji dolaze iz obitelji manje obrazovanih obitelji koje se mogu školovati. I to je nešto što bi nas trebalo zabrinuti jer naprosto već u startu se čini jedna selekcija koja nije dobra. Prava nacionalnih manjina su u mnogočemu neostvarena tako da je povećano kršenje ljudskih prava po nacionalnoj i po vjerskoj osnovi. Recimo između ostaloga o tome će i sigurno biti govora stambeno zbrinjavanje, prije svega stambeno zbrinjavanje Srba na onim područjima gdje i to treba. To je nešto što nekako je veliki disbalans između onoga što su potrebe i što su financijske mogućnosti i to će sigurno eskalirati kao problem i bit će problem. Bilo bi dobro da uočimo taj problem i da ga riješimo jer ga tako i tako moramo i morat ćemo riješiti. Diskriminacija je po mom dubokom uvjerenju, a to se i vidi po izvješću je u porastu zabrinjavajuće i ono što je možda još više zabrinjavajuće mi nemamo strategiju za suzbijanje diskriminacije. Isto kad govorimo o izbjeglicama, migrantima kako god hoćete a ovdje je u izvješću obraćena velika pozornosti na taj fenomen gdje se govori o solidarnosti, o tome kako se naša zemlja, civilne udruge i svi ljudi suočili s tim problemom ali ipak je stigao recimo jedan prigovor i vjerujem da smo ga svi dobili prigovor Crvenoga križa gdje se govori o tome kako pučka pravobraniteljica odnosno njena ekipa nisu na pravi način revalorizirali rad Crvenoga križa. Ja osobno mislim da jesu i da to ne treba prenaglašavati jer to je na koncu dužnost Crvenoga križa, prema tome ne treba hvaliti nekoga za ono što radi. Ali dobro, to je više ovako što bi se reklo neka estetska figura ali i tih problema imamo. Ono što je vidljivo iz ovoga, izbjegličke krize a koja nije nestala i koja će se, ja se nadam da ne ali očigledno hoće se nastaviti a to je da mi nemamo ni integracijsku ni migracijsku politiku. I to je nešto što bi nas trebalo zabrinuti posebice što masa, čuli smo danas masa mladih ljudi odlazi ih Hrvatske ali i jedan dio ljudi će hoćete nećete htjeti ostati u ovoj zemlji pa će pitanje azila, pitanje pružanja pomoći, onda prisilnog udomljavanja koja su također na dnevnom redu i o kojima izvještava pučka pravobraniteljica ali i upozorava da ukoliko se želi monitoring napraviti pravi treba povećati financijska sredstva za to ali odmah se postavlja pitanje što oni dobro uočavaju da time zapravo možda pučko pravobraniteljstvo gubi onda i kako bih rekao jednu vrstu neovisnosti u odnosu na taj i taj problem. No u svakom slučaju kada govorimo o tim, zaprimanju slučajeva vidimo da je i povećan broj pritužbi građana 13% u odnosu na cijelo pučko pravobraniteljstvo u odnosu na prošlu godinu a recimo budući da sam ja iz Osijeka mene je posebno interesiralo ono što se dešava u uredu u Osijeku jer su se otvorili uredi u Rijeci, Splitu i Osijeku i tu je također zaprimljeno 640 koje kakvih prigovora i oni upućuju zapravo da je to pitanje pravosuđa, radnih odnosa, stambenog zbrinjavanja, lokalne zajednice. Drugim riječima sve ono što se recimo može primijetiti i u izvješću freedom house, jednog izvješća koje nekako je kod nas prošlo dosta neopaženo ali koje zapravo uvelike konvergira sa onime što je pučko braniteljstvo radilo naravno u onom segmentu kojim se bavi i ukazuje da je zapravo Hrvatska poludemokracija u kojoj je relativno razvijena izborna recimo politika, ako možemo tako reći ali zaštita ljudskih, građanskih i političkih prava je vrlo, vrlo upitna. Hrvatska se nalazi po tom istraživanju, po tom izvješću negdje u sredini ljestvice jer ljestvica zemlje se ocjenjuju od 1 do 7, Hrvatska je ocijenjena negdje ocjenom 4 otprilike, bolji smo, najbolji smo na Balkanu jer nas svrstavaju na Balkan, bez obzira nama se to sviđalo ili ne, bolji smo od naravno Srbije, od Bosne da ne govorim itd., ali smo daleko lošiji od Slovenije, Slovenija ima oznaku 2, znači to je zapravo već jedna razvijena demokracija. To nas također treba zabrinuti jer očigledno taj status poludemokracije to je već treću godinu za redom dobivamo tu ocjenu a to je nešto što se zapravo može iščitati iz ovoga što nam je dalo pučko pravobraniteljstvo. Kada govorimo o oblicima diskriminacije ono što zamjeram i što ću vjerojatno ponoviti tijekom izlaganja, pučko pravobraniteljstvo a to je da ne reagira uvijek jednako i pravodobno na ono što po mom mišljenju bi trebalo reagirati. Recimo, ovdje je bilo prigovora da pučko nije reagiralo na ne znam kako da kažem ugrožavanje vjerskih ili vjerničkih prava rimokatolika. Govori se prije svega o kojekakvim manifestacijama.

Ali tako bi trebalo raditi i s drugim slučajevima jer to je onda zapravo na neki način kako da kažem prokazivanje zla u izvoru. U tom smislu mislim da je pučko napravilo jako dobro sada kada je gospođa Lora Vidović progovorila o diskriminaciji po zdravstvenoj osnovi. Ukazala je na problem participacije, sužavanja prava građana, da je to rađeno bez analize koja bi zapravo onda uputila kako i na koji način djelovati, ukazala na probleme pri hitnom prijemu, dala i neke preporuke. Recimo liječnik bi trebao napisati otpusno pismo pa da se onda u slučaju da se tom pacijentu nešto dogodi da se zapravo zna tko je kriv a ne da ga se odbije sa obrazloženjem nekoga i nešto samo zato što mu se to ne sviđa. Ono što je meni posebno bilo interesantno to je diskriminacija temeljem vjere. Po našem zakonodavstvu vi možete osnovati vjersku zajednicu u slučaju da imate 500 vjernika. Zašto je kriterij 500, zašto ne 50? Zašto ne 150? Zašto baš 500? Zašto ta čarobna brojka? Nikada nisam čuo relevantno obrazloženje. Ja sam bio jedan od onih koji su u ime reformacijskih crkava, reformacijske baštine radili ugovore sa RH tako da sam dosta upoznat sa tom problematikom ali to uporno ostaje i svi koji imaju 499 vjernika oni ne mogu osnovati svoju vjersku zajednicu nego moraju nekoga naći, privući jer naprosto se moraju registrirati kao udruga. Mislim da bi to trebalo poraditi a ne da se samo slijepo držimo evidencije o vjerskim zajednicama odnosno onoga ugovora između RH i vjerskih zajednica koji onda to regulira. Mislim da bi to bilo pametno i dobro. Također kada se govori o civilnim žrtvama rata, to je problem koji se stalno vuče i koji će se očigledno vuči jer nitko o tim civilnim žrtvama rata ne vodi računa. Mi stalno spominjemo žrtve rata, stalno … [[Govornik se ne razumije.]] branitelje i sve je to u redu, ja nemam ništa protiv ali budući da dolazim iz Osijeka, civili u Osijeku i vjerojatno u svim gradovima koji su bili izloženi dnevnom granatiranju, bombardiranju morali su raditi svoj posao, pekari, tramvajci i sve živo. A oni su bili, to je njihova bila dužnost, oni su morali, radna obveza. Prema tome ako se nešto dogodi vi zapravo niste zaštićeni na način kako bi to trebalo biti zaštićeno. I ono što je zapravo po meni najvažnije uočiti i ukazati a to je izražavanje i problemi koji se javljaju u izražavanju u javnom prostoru a to je zapravo taj govor mržnje, diskriminacijski govor koji na neki način je sve prisutniji. I bojim se da će izvješće za 2016. biti daleko gore opisati gore stanje u Hrvatskoj negoli što je to 2015. godine koje svakako nije sjajno. I ovdje se dobro uočava da na neki način su ugroženi pripadnici nacionalnih manjina, ideološki istomišljenici, izbjeglice, aktivisti civilnoga društva, neprihvatljivi simboli, grafiti se ispisuju i ukazuje se na ne primjeren govor pa između ostaloga kao oblik neprimjerenog govora kaže se da je jedan političar naš kolega saborski zastupnik po izlasku iz zatvora rekao da će sada napuniti akumulatore. Ništa, naizgled benigna izjava ali ako se zna čemu su služili akumulatori u procesu u kojem je on bio osuđen za ratni zločin onda je potpuno jasno o čemu se radi.

No u svakom slučaju, kad govorimo to o neprimjerenom govoru, govor političara, to je bilo rečeno i valja ponoviti je vrlo opasan jer doista se prenosi i često mi želimo efektno poentirati i ne mislimo ono što kažemo a to onda ima i određene posljedice pa na koncu dolazite do toga da se zna recimo često prigovoriti onima koji ne pripadaju većinskom narodu da kako se usude tako govoriti jer oni ne vole Hrvatsku. Ja sam Slovak, ja sam rođen u Hrvatskoj, ja mislim da je voliti Domovinu nešto što je moja privatna stvar, da li volim, ne volim, bitno je da poštujem. Ali zašto nešto siliti nekoga na nešto što on to neće, ne može ili na koncu ne želi. U svakom slučaju ja mislim da je najbitnije u cijeloj toj priči kritički imati građanske hrabrosti, kritički govoriti o sredini u kojoj živiš, ako imaš hrabrosti građanske, naravno ne lupetati nego ipak nekog razuma i obraćaš se zajednici kojoj živiš da to ne bi trebalo biti pogrešno shvaćano, ali nažalost najčešće je. I jedna vrsta govora koja je sve više i više u uporabi, koja teško da može biti predmet pučkog pravobraniteljstva ali u svakom slučaju je vrlo interesantna a to je otprilike sada svjedočimo toj vrsti govora a to je otprilike ovako.

Ona ima monopol na domoljublje, ona je morali arbitar za domoljublje, sad ako ja ovako govorim reći će odmah a vidi njega, on nije naš, on je sa ljevice, on je neki, uglavnom nije dobar i u svakom slučaju mi sa ljevice bi trebali po vašem mišljenju stalno proliti suze nad ne znam Bleiburgom, ukazati na to kakav je odnos prema crkvi, na komunističke zločine, progovoriti o dignitetu Domovinskog rata itd. da bi onda tek dobili pravo a oni su Domoljubi. To je glupost. I da ja sada više tu ne duljim. Ono što mislim da je u cijeloj toj priči najvažnije a to je da pučko pravobraniteljstvo malo konkretnije poradi, malo konkretnije prozove zlo koje vidi oko sebe i da će svima biti onda bolje odnosno biti će jasnije, da li je to u opisu posla pučkog pravobraniteljstva, nisam siguran. Ima dosta replika pa ćete stići zapravo reći sve ono što niste. Imamo dosta replika. Prvi se javio za riječ uvaženi zastupnik Gordan Maras. Javio sam se za repliku gospodinu Pecniku zbog toga što predstavlja Hrvatske Laburiste-Stranku rada i moram još jednom reagirati danas, pogotovo je to bitno jer se radi o diskriminaciji na području rada i volio bi da pučka pravobraniteljica koja je nadležna da istraži pritužbe na rad državnih, lokalnih i regionalnih tijela, istraži prigovore na grad Zagreb i pritisak na naše odgojiteljice u gradu Zagrebu, ne treba daleko istraživati, evo zadnjih par dana je sindikat obrazovanja, kulture i medija vrlo jasno rekao da ravnatelji dječjih vrtića u gradu Zagrebu na poticaj gradske uprave vrše pritisak na odgojiteljice da se ne učlanjuju u sindikat zbog čega su oni podnijeli prijavu Međunarodnoj organizaciji rada, da ne reagiraju na loše uvjete rada u gradskim vrtićima i da ne prosvjeduju. To je apsolutno neprihvatljivo i sa te strane mislim da bi čak i nepotreban pisana prijava da pučka pravobraniteljica kao osoba zadužena od Hrvatskog sabora da štiti i sprječava diskriminaciju po raznim osnovama mora odmah od reagirati i zaštiti te žene i muškarce koji odgajaju našu djecu a kojih je oko 5 tisuća u gradu Zagrebu, jer se na način na koji se gradonačelnik Zagreb i njegov pročelnik Ivica Lovrić ponašaju prema tim ljudima ne očekuje nikakva bitna promjena u budućnosti.

Pa dobro, ako ja služim kao medij za prenošenje poruka ja to prihvaćam vrlo rado. Ali s druge strane ne vidim da je to meni preporuka o čemu ću ja govoriti, jel?

Slijedeći je na redu uvaženi zastupnik Blaženko Boban. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Pecnik, pa mnogo toga bi se moglo replicirati ali u dvije minute teško da ću sve stići pa ću reći samo ovo, prije svega nije bitno jel vi osobno volite ili ne volite Hrvatsku, ni vi ni bilo tko drugi i to je uistinu kako rekoste u izlaganju osobni stav vaš ali ste zaboravili spomenuti i da li ćete roniti suze nad Bleiborgom ili bilo kojim drugim zločinom. To je također vaša osobna stvar, ali ste zaboravili spomenuti da se trebaju poštivati propisi i institucije RH bez obzira na osobni stav da li voljeli nešto ili ne voljeli. No, primarno sam se javio vezano za crkvene institucije. U jednom momentu ste rekli da današnji zakon kaže da najmanje 500 ljudi treba biti kako bi se mogla formirati određena crkva. Ja mislim da je i taj broj mali jer postoji mogućnost formiranja crkvenih udruga u konačnici gdje može već od 5 pa više ljudi biti kroz crkvene udruge. Ali formirati instituciju crkvenu nije to baš tako lako, tim više što sutra, danas sutra to može postati i institucija koja će biti na proračunu RH iz ovih ili iz onih razloga. Dakle, ja mislim da taj broj ne samo da je visok nego da je i premali ali s druge strane treba poštivati i organizirane crkve koje danas imaju na tisuće ljudi pa nisu zakonom regulirane poput Hrvatske pravoslavne crkve, 17 tisuća ljudi. Dakle smatram da nije dobro da smanjimo broj trebalo bi ga i povećati da ne govorim o mogućnosti formiranja kojekakvih sekti kroz model organizacije crkvene institucije. Poštovani kolega, ovo što sam ja govorio o ljubavi ja sam govorio stoga što je zapravo to permanentno prisutno od 90.tih godina na ovamo kao neka potreba da svi zapravo, da biste dobili javnu riječ u javnom prostoru a imate neke karakteristike koje većinskom narodu opet nisu po volji. Onda na neki način vas se dovodi u pitanje i na neki način vas se blamira odnosno marginalizira time a da on ne voli. Sjetite se samo neposredno tijekom rata, prije rata, neposredno poslije rata da se barem u prostorima odakle ja dolazim tražilo se iskazivanje lojalnosti od Srba ovih koji su ostali u Hrvatskoj.

Ja ne kažem da je to bila većinska pojava ali u politici je bilo takvih ljudi koji su to radili naprosto i to treba priznati i to nije sramota. Zašto bi to bila sramota? A što se tiče ove, to je vaša procjena da je brojka 500 prevelika. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, kolege puno tema ima za dvije minute što je gospodine Pecnik naš kolega ovdje, o čemu je razgovarao. Sekta, vjerska zajednica ima razlike tu.

Po pitanju govora mržnje a šta je govor mržnje kad netko govori o Hrvatima? Imate tamo julianska krajina, Macelj, Slovenija imate 20 Srebrnica i nikom ništa, nitko ne reagira. Jel temeljno ljudsko pravo da se zna istina? Šta je sa medijima i partijskim ćelijama? Kao možemo očekivati temeljna ljudska prava da mi znamo istinu kad se partijske ćelije samo bave ustaštvom itd. Koliko ćemo dugo dopustit da nas maltretiraju, da maltretira manjina većinu a mi uvijek šutimo ili se nekom ispričavamo? Mi smo još s ove strane Berlinskog zida, gledamo preko zida a netko drugi kroji sliku o nama vani, nikom ništa. Šta je sa blaćenjem po medijima, lažima? O tome treba malo razgovarati i ovo turboustaštvo što se namjerno promovira da se podjeli hrvatski narod, tome treba stati na kraj. Odgovorit će uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik. Poštovani kolega, vi ste spomenuli brojnost članova jedne zajednice koji se žele formirati kao vjerska zajednica. Ja ne znam brojku, ja samo govorim i znam iskustva kakva su u Americi, znam kakav su u svijetu po tom pitanju i oni koji zagovaraju ili su pripadnici neke manjinske zajednice koja nije tradicijska u Hrvatskoj oni nemaju šanse, oni se moraju osnovati kao udruga građana. Što je po meni zapravo doista suštinsko negiranje njihovog vjerskog i vjerničkoga prava. Ali nisu, naravno da nisu, to je jedna velika povijesna zajednica koja je zadužila hrvatsku kulturu, srednju Europu, svijet itd. Ali kako gledate brojnost, znači nije brojnost presudna. Utoliko ja govorim o potrebi da se malo o tome razmisli. A kad ste govorili o govoru mržnje pa znate ako vi kažete nekome, spomenut ću samo jedan u nizu zadnjih, da ako mu se te ne sviđa neka seli, neka traži bolju sredinu. Znate, onda to je većinski, izraz većinskog naroda, ne da on tako misli nego pripadnika većinskoga naroda. I onda tražiti da štite većinski narod je smiješno. Morate štititi nas koji smo manjina pa iako vam se ne sviđamo. Dok poštujemo zakone, dok plaćamo porez i dok smo normalni ljudi a barem vjerujem normalni ljudi koji različito misle. Ali ako vas plaši različitost u mišljenju to je onda problem. Mene ne plaši što vi zagovarate, ali ja želim sebi izvoliti pravo da kažem da to se meni ne sviđa ili da mislim da je to problem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Stevo Culej. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, Hrvatice i Hrvati, treći put danas. U starom Rimu to sam negdje čuo, vjerojatno, slabo sam čitao. Rekli su da na javnim mjestima bi trebali govoriti časni ljudi ili barem oni koji govore istinu. Ja sam u nastojanju da vam prikažem istinu posebice vama svima zadojenima ideologijom iz nekih prošlih vremena, prošlih ratova koje ne pamti nitko ni najstariji stanovnik ovoga Sabora, pa sam vam htio prikazati noviju povijest onako istinsku kaka je na koju ste se vi oglušili samo iz jednoga razloga da ne biste čuli istinu, da biste ostali pri svojoj staroj istini. Ja se čudim vama koji ste iz Osijeka, koji dobro znate gdje je Bijelo brdo, gdje je počelo sa ubijanjem pasa pored tarabe. To se odnosilo na Hrvate, zna i gospodin Mile i gospodin Juhas i još mnogi ovdje o čemu ja govorim. Dakle, u ovoj zemlji je bilo dozvoljeno i pozivano ubijati Hrvate kao pse pored tarabe. I jesu, tako su ih i ubijali upravo na taj način. Kako vi razmišljate o govoru mržnje? Evo recimo ja ću vam reći jedan primjer. Govor mržnje je govorila ona stanovnica Dalja koja je višekratno silovana i ostala trudna u tome silovanju, a možda je njezin govor mržnje bio, možda je trebala reći ej dečki bili ste dobri. Hoćemo tako govoriti? Ja govorim samo istinu onako kako sam je doživio. Ja ne znam kako ste je vi doživjeli, ali vidim da je uspješno pokušavate prikriti kao i ono što se dogodilo i na Bleiburgu i na mnogim drugim stratištima. Zahvaljujem. Poštovani kolega odgovorit će uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik. Gospodine Culej, ja stvarno duboko poštujem žrtvu vašega brata jer znam o čemu se radi. I ja bih bio najveća hulja kada to ne bih priznao, jer to se ne može ne priznati. Nisam bio na otvaranju izložbe, ali sam kasnije obišao izložbu koja je bila tu. A ja mislim da je dovoljno i to da pogledam, nisam naprosto iz opravdanih razloga mogao doći. Prema tome, ako vam to smeta ja se izvinjavam, doista izvinjavam. Ali ovo sad drugo što ste govorili, znate da sam zaguljen ideologijom, da želim prikriti istinu. Pa ja doista već godinama otvoreno pišem i govorim ono što mislim.

Ali to je glupost, jer mene pratiti to je bilo čisto gubljenje vremena, ja to priznajem odmah ovdje. Ali na žalost taj sustav je tako radio. Ali nemojte, nemojte nešto što ne znate stavljati, pretvarati u opće … [[Govornik se ne razumije.]] To naprosto nije pristojno.

Pa kolega u svom govoru dotakli ste se i totalitarnih režima, veličanja. Međutim, kad se govori o totalitarnim režimima htio bih kazati da nije samo veličanje NDH-a totalitarni režim šta je naravno, nego i totalitarni režim komunistički. Znači, ne smijemo biti selektivni u tome. Znači, imamo Hrvatsku državu u ovome trenutku, hrvatski grb, hrvatsku zastavu i hrvatsku himnu i to je ono što treba biti. A NDH ili komunistički totalitarni režim, znači ta obilježja u Hrvatskoj bi trebala biti naravno zabranjena, ali i jedna i druga.

Ja mislim da je vrijeme da totalitarne režime osudimo i jedne i druge i da jedino na taj način možemo i pravobraniteljica na taj način mora reagirati, a ne veličati jedne ili druge. Hvala lijepa. Ili u svom govoru samo implicirati na jedne, znači i totalitarni režim i jedan i drugi apsolutno to je isto. Odgovorit će uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik. Pa ja mislim da sam danas već o tome nešto rekao, ali ću ponoviti. To stvarno može samo lud čovjek. Mi moramo gledati na suvremenost, mi moramo gledati ovo što danas jeste prisutno kod nas. I ne možete reći ili barem ja to ne vidim, nisam ja toliko slijep, pa me prosvijetlite da ovo što dolazi sa desnice, sa razine cijele Europe je jedna velika opasnost koja se može izroditi ne kod nas u Hrvatskoj. Mi smo mala zemlja, ali možemo postati dio toga na žalost kako je to i bilo ranije. I utoliko o tome treba govoriti, a ne zato da se nekome nabija na nos eto vi ste tamo, vi ste desni ne znam ustaše, vi ste lijevi komunisti. A kad ste spomenuli gospodina Miku Tripala meni je drago da ste ga spomenuli, jer je to čovjek o kojem sam ja napisao jedan veliki tekst, objavljen je u knjizi o Miki Tripalu.

Izvolite. Ja sam vas pomno slušao i slušajući vas već godinama i na televiziji i svugdje razumijem da mi trebamo svi poštivati manjine i dati im priliku da lijepo i ugodno žive u Hrvatskoj državi. Ali isto smatram da oni imaju istu obvezu da poštuju državu, ne moraju je voljeti ali moraju je poštivati. Znam da ste voljeli više Jugoslaviju. A što se tiče manjina, ja im dajem sve prednosti da ljudi uživaju i da ih se poštuje, međutim vidjeli ste i sami i našeg predsjednika Sabora neki dan u Banja Luci ni našu zastavu nisu stavili, a čak ni BiH. Toliko o poštivanju i drugih manjina i ovih koje su kod nas u Hrvatskoj. Stalno spominjete naše zločine, a nikad niste spomenuli nijedan zločin koji se desio prema Hrvatima, što žalosno da se nikad niste sjetili.

Za povredu Poslovnika javio se uvaženi kolega Željko Jovanović. Hvala gospodine potpredsjedniče. Zamolio bih kolege da se koncentriramo na raspravu o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2015. godinu. Dajte kolege, koncentrirajte se na ovo izvješće i raspravljajmo o njemu. Zahvaljujem. Budući da niste reagirali na prvu i drugu onda vjerojatno ni ova treća nije povreda Poslovnika.

Ja sam upravo za govornicom maloprije govorio o besmislu takve retorike, znači o tome da si netko uzima pravo da bude moralni arbitar i da prosuđuje da li netko nekoga voli ili ne voli. Upravo se to i događa. A to da li sam ja volio Jugoslaviju ili nisam, kako vi to možete znati? Odakle to vama? Ja ne znam. U svakom slučaju mislim da ne treba tako razgovarati. A što se tiče o zločinima govor pa opet se pozivam na ono što sam govorio da li da ja govorim o onome što se zbiva u Srbiji, u Bosni i na Kosovu a ja živim u Hrvatskoj, ja želim da ovdje bude dobro. Zašto hoćete takav diskurs? Zašto ne možete pobjeći od samih sebe, od svoje sjene i stalno vidite neprijatelje u svemu što nije neprijateljsko. Zahvaljujem. I molim da se koncentriramo na raspravu o predmetnom izvješću i da po mogućnosti izbjegnemo odlaske u neke druge države. Zahvaljujem unaprijed. Izvolite. … [[Upadica se ne razumije.]] Moja isprika, uvažena zastupnica Marija Budimir. Kolega Pecnik evo u vašoj raspravi dodirnuli ste se govora mržnje, dodirnuli ste se prava nacionalnih manjina. Osobno evo mogu se složiti, da, prava nacionalnih manjina i nacionalne manjine treba poštivati i treba ih njegovati i uzet ću si pravo govoriti o tome jer sam i radila u osnovnoj školi gdje se nastava odvijala i za pripadnike nacionalnih manjina. Htjela bih se dotaknuti govora mržnje političara samih koji se u svojim čestim izlaganjima govoreći o diskriminaciji evo konkretno pripadnika srpske nacionalne manjine to se reflektira i na naše najmlađe. Evo primjer da djeca pripadnici hrvatske nacionalne manjine u osnovnim školama u Vukovaru imaju preporuku da ne nose šahovnicu odnosno dres hrvatske reprezentacije jer to provocira pripadnike nacionalne manjine.

Kako se osjećaju pripadnici većinskog naroda?

Naravno da nitko od govora mržnje nije ekskulpiran.

Šalim se naravno. Ali, hoću reći svatko ima svoju bol. Ali, treba to nekako preskočiti, prevazići. A ja se s vama mogu složiti da doista, na koncu taj dio Hrvatske o kojem vi govorite on je doista specifičan, i proći će puno vremena i puno zla je tamo naneseno. Možemo konstatirati tisuću različitih primjera i nećemo nikad doći na zelenu granu. Prelazimo na sljedeće izlaganje u ime kluba zastupnika. Uvaženi zastupnik Mile Horvat u ime kluba SDSS-a i Reformista, izvolite.

Kolegice i kolege, uvažena pučka pravobraniteljice sa suradnicima. Ja ću u ime kluba SDSS-a i Reformista pokušati izanalizirati ovaj vaš izvještaj i naravno nastojati ću da ja ne uđem a niti da dozvoli da se uvučem kod analize ovog izvještaja u ovakvu vrstu rasprava koje je izvan konteksta ovog izvještaja. Jer mislim da je tema koju je ovaj izvještaj obradio dovoljno velika da svatko može reći o tome dosta a da pri tome ne upadnemo u ovakvu vrstu retoričkih prepucavanja. Dakle mi ćemo ovaj izvještaj prihvatiti jer je kao i onaj prethodni do sad napravljen vrlo kvalitetno, vrlo stručno. U ocjeni stanja i preporuka je vrlo nepristrasan, dakle govori se o jednoj vrlo kvalitetnoj studiji koja je dobro izanalizirala, skenirala stanje u društvu, u više, po više segmenata. I zato i mislim da ne stoji izvještaj jedne kolegice danas u raspravi, odnosno izjava jedne kolegice u raspravi koja je rekla da je taj izvještaj doveo do podjele u društvu. Naravno da takav izvještaj ne može dovesti do podjele u društvu nego može samo ukazati na uzroke koji su doveli do određenih podjela u društvu. Naravno, potpuno je ispravna konstatacija predsjednika Sabora da bi ovo trebali biti civilizacijski standardi kojima trebamo težiti, na kraju mi smo i članica EU, potpisnici određenih deklaracija koje treba da reguliraju određene segmente društva. Ja ću, više stvari bi kao pripadnik srpske zajednice mogao govoriti ali ću se fokusirati na nekoliko tema iz ovog izvještaja za koje smatram da je bitno naglasiti. Vrlo je ozbiljna analiza i ocjena stanja po nama u analizi pravosuđa, situacije u pravosuđu. Dakle pravobraniteljica kaže u izvještaju da je tokom 2015. godine je zaprimljeno 275 pritužbi iz područja pravosuđa i uglavnom se ona odnose na rad sudova, na dugotrajnost postupka, na zloupotrebu položaja, sudaca, što dovodi do određenog nepovjerenja u pravednost i pravično suđenje. I to je ključna stvar jer to su osnovni standardi pravosuđa u europskim zemljama. Jedan primjer govori da recimo postupak u radnom sporu koji bi po svojoj naravi trebao biti hitni postupak vodi se 16 godina. Dakle radni spor gdje je u pitanju egzistencija čovjeka vodi se 16 godina tokom koji je 3 puta odlučivao županijski sud povodom pravnih lijekova, 3 puta Vrhovni sud i 2 puta ustavni sud. Županijski sudovi su u tom predmetu 3 puta donijeli potpuno različite odluke kao i Vrhovni sud. I onda se postavi pitanje kakva je količina, kakva je količina pravne sigurnosti i osjećaja pravne sigurnosti ljudi koji traže zaštitu elementarnih prava pred našim pravosuđem. Isto tako je ovdje rečeno i ukazano na činjenicu da DORH ne odgovara na postavke građana odnosno ne izvršava svoje zakonske obaveze koje je trebao izvršiti. Proračunska sredstva kod besplatne pravne pomoći kao jednog posebnog instituta koji smo uveli da bi pomogli najsiromašnijim tražiteljima pravne zaštite su tek neznatno povećana ali ona su toliko neznatna da jednostavno ugrožavaju osjećaj jednakosti građana pred zakonom. I o tome treba razgovarati. U uredima državne uprave se odlučuje o zahtjevima koji traju preko 90 dana a onda kada ti zahtjevi traju preko 90, kada se rješavaju nakon 90 dana dolazi do isteka određeni prekluzivnih rokova i po samo zakonu je ta stranka tražitelj zaštite pred državnim uredima je zakinuta. To su stvari o kojima treba govoriti. U 2015. godini je čak 67% povećan broj građanskih postupaka vezan uz diskriminaciju. Isto tako i dugotrajnost postupka je nešto što je karakteristika naših građanskih postupaka. A znamo šta znači činjenica pravednog suđenja i pravovremenog suđenja. To je kvaliteta pravosudnog aparata kada su postupci u razumnom roku, kada se završe u razumnom roku. Uostalom i instanca traženja zaštite pred Međunarodnim sudom je posljedica činjenice da se ne sudi u razumnom roku. To je ogledalo našeg pravosuđa.

Zastupljenost u tijelima državne uprave, pa mi znamo da postoji određeni akcijski plan obaveza Vlade, da postoje nekakvi postoci koje treba poštovati, zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina na poslovima državne uprave. I nikada se to neće poštovati na način da se dostigne taj nekakav visoki standard. Sama činjenica da je zabranjeno zapošljavanje u uredima državne uprave, poslovima državne uprave dovoljno govori da se ovaj postotak nikada neće ispoštovati. Činjenica da kada ode jedan pripadnik nacionalne manjine u penziju na njegovo mjesto dolazi pripadnik većinskog naroda. Znači postoji niz stvari koje potvrđuju da će ova zastupljenost u tijelima biti ustvari podzastupljenost u tijelima državne uprave. Ja neću ovdje otvarati pitanje ćirilice u Vukovaru jer će vjerojatno na to, tok rasprave skrenuti u drugom pravcu i o tom bi se dalo razgovarati na koji način tijelo, predstavničko tijelo grada Vukovara zloupotrijebilo odluku Ustavnog suda i kako je iskreiralo svoj Statut koji je sad ponovno pred ocjenom Ustavnog suda, znači vrtimo se u krug. I ovo će biti stvar koja će se vrtiti u krug sa ciljem da se ne nađe rješenje kakvo bi odgovaralo i većinskom i manjinskom narodu. Kod registracija manjinskih škola, mi smo otvarali jedno ključno pitanje, pitanje nepoštivanja zakona. Dakle, manjine ne traže da se one posebno njeguju, ne trebaju one biti ni poseban cvijet u ovoj državi, manjine traže da se poštuju zakoni koji su doneseni u ovom Parlamentu a koji se donose naročito na onaj dio sfere njihovih interesa i kad se ti zakoni budu poštivali na način kao što smo ih ovdje donijeli onda će manjine biti njegovane. Imat će osjećaj da su pripadnici ove zajednice na pravi način. Prema tome ne treba se služiti nikakvim floskulama jer realnost u odnosu na manjine govori nešto drugo. To govorim iz činjenice da ako smo promijenili Zakon o obrazovanju i propisali uvjete pod kojima se može osnivačko pravo prebaciti sa županije na osnovne škole, na lokalnu samoupravu kad se govori o registraciji manjinskih škola i kad su sve zakonske pretpostavke za to ispunjene da se prenese to osnivačko pravo a onda se ne pronese zato što Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije kaže ne mi to nećemo vama prenijeti. I unatoč toj činjenici što i Srbi imaju pravo na registraciju svojih škola kao i Talijani, Česi, Mađari i svi ostali, oni to neće uraditi jer su odnosi takvi kakvi jesu i na njih se ne mora primjenjivati zakon i ne poštuje se zakon. To je problem. S obzirom na vrijeme reći ću nekoliko stvari koje smo stalno govorili a koje su problem de facto. Imamo i dalje proces obnove obiteljskih kuća ne završe, imamo proces stambenog zbrinjavanja ne završi. Imamo niz zahtjeva. Ja ovdje sad mogu govoriti o silnim brojkama da se radi o još uvijek o hiljadu 464 neriješena predmeta za obnovu obiteljskih kuća na području Like, na području Karlovačke županije, Vukovarsko-srijemske itd. Ne znam kad će ga završiti ako to nismo uradili nakon ovih 20 godina. Postoji velika ne ažurnost i velika sporost javne uprave, znači onih ureda koje su iz Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, nadležnosti prenesene na županijske urede, apsolutno opstrukciju rješavanja tih predmeta imamo. I to je problem. Ako je npr. grad Zagreb preuzeo 689 predmeta i od njih riješio 16, po čemu mi onda tu imamo pričati?

Pričamo o namjernom nepoštivanju propisa koji se odnose na onaj dio, onaj segment života koji se tiče pripadnika srpske zajednice? Otkup stanova je posebna priča. Neki dan su imali vrlo interesantnu raspravu oko DUUDI-a, oko državnog kapitala, pa mi imamo mrtvi kapital u stanovima koje nećemo prodati. Nećemo prodati zato što bi eventualni korisnici trebali biti Srbi, kupci toga, pa onda određujemo njima posebne zapreke a to je visina otkupnine. Statistički podaci kažu da je za otkup stanova predano 1443 zahtjeva do sad, realizirano je, napisano je 403 ugovora a potpisano je svega 133, znači 3 godine je trebalo, vjerojatno će još tri trebati da se potpišu još nekakvi 400, 500 ugovora o otkupu stanova a govorimo kako nam je državna kasa prazna, treba novac, ja se slažem treba novaca, stanovi su državna imovina, ajmo ih prodati. Zašto to nismo uradili? Zašto je potrebno nekome da hiljadu stanova drži zacementirano i tu vrijednost imovine ne iskoristimo u nekakve druge svrhe.

283 korisnika nemaju struju. To sam govorio i prošloj Vladi, to govorim i ovoj Vladi. Cijeli posao košta 30 milijuna kuna. Zar je moguće da u ovoj državi, u ovom proračunu se ne može naći 30 milijuna kuna da se dovede struja u tih 80 naselja? Pa veća reprezentacija, godišnja reprezentacija HEP-a nego što je potreba da se završi ova elektrifikacija ili ćemo reći Nikoli Tesli nek i ove godine zašmiri na jedno oko, u Lici nema struje a ljudima ćemo poručiti neka ponovno kupe pakete onih svijeća pa će i narednu godinu živjeti uz svijeće, djeca će ići uz svijeće u škole, itd. itd. i to sve skupa košta 30 milijuna i to nije uradila prethodna Vlada iz razno raznih razloga. Po onom što smo vidjeli u Proračunu očito neće uraditi niti ova Vlada. Prema tome, to su stvari koje su od životnog, egzistencijalnog značaja za određene ljude. Ja ovdje ne pričam demagoške priče, ne tražim niti da se netko ideološki opredijeli na lijevu ili desnu stranu. Ja govorim o problemima ljudi. Ali Vlada je tu zato da rješava probleme svih građana, pa i građana srpske nacionalnosti. Ja bih mogao ovdje otvoriti pitanje neriješenih naknada šteta za imovinu koja je uništena za vrijeme rata, izvan ratnih prostora, nekome je kuća miniran bez ikakvog posebnog razloga. Prošlo je 20 godina nismo uradili ništa na popravku tih objekata i obeštećenju takvih ljudi. Preko hiljadu takvih zahtjeva ima. Ja imam slučaj čovjeka koji od 2003. godine je podnio zahtjev za naknadu štete, takve vrste štete da bi mogao obnovit kuću, uselit se u kuću. Od 2003. se nije mogao useliti, dakle kuća mu nije obnovljena. Zar mi želimo graditi takvo društvo sa takvim zaostacima, a to ne košta novaca. To samo traži određenu političku volju. I samo da pogrebemo po raznim agencijama kad bi vidjeli koliko razne agencije troše na svoju reprezentaciju i na druge troškove koje nisu vezane za direktna poslovanja nakupili bi novaca dovoljno da se sve ove stvari koje sam sad govorio, a koje bih još mogao nabrajati da mi ne ističe vrijeme riješiti i onda bi imali zadovoljne građane i onda bi mogli reći da smo na ovakav način pružili određenu njegu pripadnicima srpske nacionalne manjine. Mi ćemo ovaj zahtjev, odnosno ovaj izvještaj u svakom slučaju prihvatiti. Prelazimo na replike. Prva je uvažena zastupnica Nada Murganić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Horvat, ne želim vam zaista replicirati i mogu vašu raspravu zaista i u velikom dijelu podržati. Slažem se s njom. Vi ste u početku rekli da se ne slažete sa jednom zastupnicom koja je rekla da je pravobraniteljica odgovorna za podjelu u društvu, nekako tako. Pa evo vi mene niste imenom i prezimenom prozvali, međutim ja se smatram prozvanom misleći da ste možda krivo razumjeli. Jer u svojoj raspravi sam podjelu u društvu u drugom kontekstu i govorila i nisu bile upućene kao kritika pravobraniteljici već kao poziv da na takove podjele ona reagira. Pa ću citirati rečenice samo gdje sam o podjelama u društvu govorila. 2015. godina je specifična po tome što je u kampanji za predsjedničke parlamentarne izbore bilo puno govora mržnje i podjela društva na mi ili oni, optužbi za fašizaciju, neprimjeren odnos prema izabranim članovima i predstavnicima Vlade itd. itd. I sljedeće kada to govorim pozivam pravobraniteljicu da javno progovori o takvim negativnim pojavama kada se društvo dijeli na mi ili one, kada se kritiziraju i osuđuju jedni totalitarni režimi, a ne neki drugi itd. itd.

Evo ako ste rekli sad je i meni jasno.

Sljedeća je replika uvaženi zastupnik Miro Bulj. Kolega Horvat izdvajati u biti manjine u hrvatskom društvu uz sve nedostatke kojih ima ipak ja mislim imaju dobar status ne može se kazati da Hrvatska država poslije Domovinskoga rata nije uložila sve da se oporavi sve svoje moguće kapacitete, da se oporave ta područja kako bilo, bilo u izgradnji ili bilo u međuljudskim odnosima. Ja to osobno mogu kazati gdje ja živim. Manjine su naravno bogatstvo svakog društva i odnos prema manjinama govori o demokraciji, u biti o odnosu prema ljudima. Međutim, u mjestu gdje ja živim isti problem imaju djeca moja kao i djeca srpske nacionalnosti jer žive teško ljudi u tim sredinama koje su nerazvijene. Međutim, naglašavati ja bih volio da i u drugim zemljama prema hrvatskim građanima, tj. Hrvatima kao manjinama u drugim zemljama se odnosi isto. Međutim, to tako nije. Treba graditi odnose.

I ti ljudi bi gradili, starali, a ne bi se sigurno zabavljali sa tim stvarima. Prema tome, svi iste probleme živimo. Probleme trebamo rješavati većina i manjina, a vraćati se na nekakve ideološke podjele ili pisma ova ili ona ja mislim da je sad manji prioritet, veći prioritet su radna mjesta. Zahvaljujem.

Ja sam samo iznosio činjenice i postavio jedno pitanje, dakle 2016. nakon 20 i nešto godina mi se sa određenim stvarima nismo pomakli. Dakle, nismo se pomakli. Jesmo nešto uradili. Najveći dio posla smo uradili za vrijeme Vlade Ive Sanadera i onda smo iza toga imali opadanje u trendu rješavanja egzistencijalnih pitanja ljudi koji se žele vratiti. Ja to mogu govoriti i brojke. Rekao sam da još uvijek ima 1400 i nešto zahtjeva neriješenih za obnovu kuća. Rekao sam da ima zahtjeva preko hiljadu petsto za otkup stanova gdje ljudi moraju na neki način živjeti, a to im se ne omogućuje. Ostalo je za riješiti još negdje oko 6 hiljada zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na PPDS-u izvan PPDS-a još toliko. Prema tome, to su velike stvari. I zašto smo doveli sebe kao država u situaciju da nakon 20 godina o tom razgovaramo kad je bilo dobrog vremena i više novaca nego što je to sad da se takve stvari riješe. Zahvaljujem. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Stevo Culej. Poštovani kolega, ja ne znam odakle bih krenuo ali koliko je potrebno da se hrvatski narod sagne i zamoli oprost svima koji su učinili nažao? Koja je to razina, točka do koje trebamo se sagnuti i reći stvarno oprostite pa da to bude više oprošteno? Ja vas pohvaljujem jer se nismo vratili u onaj rat, stvarno svaka čast, da se brinemo o ovome prošlome i posljedicama toga prošloga rata. Svaki vojnik bi se dogovorio. Ja sam živi svjedok toga jer za mene su glasali i Srbi iz okolnih mjesta i davali su meni svoj glas, čak i oni koji su se borili sa mnom na prvoj crti. Jedan pripadnik Arkanovaca je za mene glasao. Jel' možete vi zamisliti kako sam se ja osjećao kad sam ja to čuo? A isto tako drago mi je što ste rekli za obnovu. Moje selo je između tri srpska sela, tri hrvatska sela naseljena srpskim stanovništvom. Imamo Ostrovo, Gaboš i Karadžićevo. U Jarmini mi smo morali svoju sami obnoviti. Ja sam svoju kuću sam obnovio.

Ja ne znam da li bih trebao odgovarati na ovo, a mogao bih, imao bih ponešto reći. Kolega stalno počinje repliku predsjedniče Sabora, Hrvatice i Hrvati, očito se to ne odnosi na nas druge koji nismo. A nije dobro, mogao bih ja na to nešto i reći da smo cijelu stvar uvodno drugačije postavili. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Ivan Radić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Odgovorit će uvaženi zastupnik Mile Horvat. Prva stvar ne vidim zašto bi vam trebalo smetati ako se osnivačka prava za te škole prenesu na općine koje su onda pritom spremne u svom proračunu ugraditi i troškove održavanja tih škola. Dakle, to je rizik njihov i da tako kažem njihov teret za proračune ali su se ljudi odlučili za to i prihvatili su. Njihova općinska vijeća su se, dakle prihvatili su taj posao. U prošlom mandatu to nije bilo prilike jer je tek krajem prošlog mandata izmijenjen zakon koji je omogućio da lokalna odnosno regionalna samouprava koja je bila vlasnik škola prenese vlasničko pravo na općine. I dakle, ja samo sad inzistiram na činjenici da se poštuje zakon i ukoliko smo to uradili sad prije godinu dana, izvršili i donijeli te izmjene zakona i u formalno-pravnom smislu omogućili da se to napravi zašto se to ne napravi? Zašto je to problem? A da pritom nije strah od 10 škola kolega u Istri talijanskih? O čemu se radi? A ja vam tvrdim kad bi se to registriralo poznavajući situaciju za 10-ak godina ne bi bilo polaznika jer bi po prirodi stvari djeca odlazila i roditelji tamo gdje misle da im je to korisno. Ali ako je lokalna samouprava zatražila taj prijenos i postoji zakonska regulativa koja obavezuje županiju da to uradi ja postavljam pitanje zašto to županija ne uradi? Kako je moguće da županija krši zakon? I to je činjenica koja me zanima, sve ostalo ostavimo po strani i možemo politizirati oko svega. Ali je činjenica da postoji zakonska obveza i da su ispunjeni kumulativno 3 uvjeta iz zakona, a onda Županijska skupština kaže ne, mi to nećemo uraditi. To je stvar koja me zanima.

Poštovani zastupniče Horvat ako ste pažljivo slušali repliku našeg kolege Culeja počeo je kolegice i kolege, dakle smatram da nas je sve pozdravio uz ovaj dodatak koji je imao. Ja se s velikim dijelom vašeg izvješća slažem. I apsolutno vam dajem za pravo u borbi i kroz ovakva izvješća a vjerujte da izvješća pučkih pravobranitelja bilo gdje i u najuređenijim zemljama svijeta uvijek imaju što pisati i imaju što kazati. Koliko oni objektivno to sagledavaju, e to je na nama saborskim zastupnicima ovdje da procijenimo i da to vidimo. Ali, u najuljudnijim, najdemokratskijim zemljama, zemljama koje nisu imale traume poput našeg naroda također pučki pravobranitelj ima o čemu govoriti i pisati. I reći ću ono zbog čega sam se najviše javio. Vjerujte mi da sam jako sretan da vi za ovom govornicom ste tako govorili i borili se za interese populacije građana koje kroz ovo izvješće je trebalo možda iz kuta vašeg biti drugačije regulirano. Jako bi sretan bio također da pomognete i hrvatskoj manjini u susjednoj državi da isto to pravo imaju da za isto ovakvom govornicom na istoj ovoj temi mogu se obraćati i govoriti i tražiti da kroz izvještaj tamo nekog drugog pučkog pravobranitelja i oni ostvaruju barem ako i niste zadovoljni ali barem tolika prava kolika ste i vi, i pritom ne mislim i nije floskula uistinu sam sretan i ponosan da i vi i Talijan, i Slovak, i Čeh i bilo tko drugi iz nacionalnih manjine ovdje u Hrvatskom saboru može tako jasno i glasno artikulirati svoje potrebe a jako sretan bi bio da isto tako u drugim državama Hrvati mogu u Parlamentima tih država zalagati se za svoja prava. Uvaženi kolega, prvo što se tiče izvještaja ombudsmana apsolutno je profesionalni izvještaj po moj procjeni. Ja vjerujem da kolegica ne bi imala ništa protiv kad bi vi demantirali argumentima ali ne politizacijom stvari nego argumentima neke činjenice osporavali iz ovog izvještaja. Druga stvar, stalno se provlači jedna teza paralelizma između prava Srpske zajednice ovdje, Srpske nacionalne manjine i Hrvatske manjina u Republici Srbiji. Niti je kontekst isti, niti su neke druge činjenice iste a nije niti dobro i mi želimo da se povlači nikakav paralelizam. Oni žive u onoj državi, mi živimo u ovoj državi i poštujemo ovu državu, i poštujemo propise ove države. Ja sam tri puta prisegnuo na Ustav ove države, više nego neki drugi. Nikad nitko nije rekao pripadnicima Hrvatske zajednice u Republici Srbiji na koji način koriste svoje biračku pravo. Po prirodnom pragu koji je izborni model ovog trenutka u Vojvodini je bilo potrebno negdje oko 6 tisuća glasova da bi se ušlo u Vojvođansku skupštinu. Zašto se Hrvatska zajednica ne udruži, zašto nema svoju samostalnu stranku i sa strankom, svojom strankom sa hrvatskim manjinskim predznakom ne izađe na izbore i koristi pravo prirodnog prava? Ne, nego idu svojim predstavnicima unutar neke političke opcije ovog trenutka je to DS, Demokratska stranka. I prođu kako prođu. Imaju jednog predstavnika. Dakle o tom treba razgovarati. Oni imaju takav izborni model, ne kažem da je savršen, ne kažem da ga treba mijenjati ali ovog trenutka kapacitete tog izbornog modela nije najsretnije korišten od strane hrvatske manjine u Republici Srbiji i to je činjenica, to kaže matematika. Zahvaljujem. I posljednja replika uvažena zastupnica Marija Budimir. Kolega Horvat, govorili ste o poštivanju zakona, znamo da zakoni nam trebaju kako bismo uredili društvene odnose u svim područjima tako i obrazovanju. Osvrnuli ste se na kršenje Zakona o osobnom i srednjem obrazovanju koji ste evo, ne bi govorila o povijesti donošenja tog zakona, i sami ste rekli da je prošle godine bilo donesene izmjene i dopune tog zakon. Mislim da niste dovoljno iskreni u vašem iznošenju razloga zahtijevanja osnivačkih prava okolnih mjesta u Vukovarsko-srijemskoj županiji, prenošenju osnivačkih prava sa županije na lokalnu upravu. Što znači i što škole dobivaju prenošenjem osnivačkih prava na lokalnu upravu? Školski odbori donose statut osnovne škole ili srednje i biraju ravnatelja škole. Zašto je važan statut? Statut je važan zato što se u statutu govori o načinu školovanja djece pripadnika ili polaznika te škole. Niste govorili kako je prijašnjih godina su te iste manjinske škole postale prema Trgovačkom sudu statute koje je Trgovački sud vratio zato što se govori da se nastava, trebalo bi se i tako se u osnovnim školama u Gradu Vukovaru i piše u statutima, da se nastava odvija na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i modelu A za pripadnike nacionale manjine na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Ove škole iz okolice Grada Vukovara traže i u svoje statute su izbacili školovanje djece na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu što će reći kad se donesu takvi statuti dragi moji kolegice i kolege ni jednu tu školu koja se nalazi u okolici Grada Vukovara neće se upisati ni jedno hrvatsko dijete jer neće u tim školama biti organizirana nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Uvažena kolegice vidim vi ste se malo bavili tom problematikom ali niste do kraja. Dakle nije to baš tako kao što vi sve kažete. Točno postoji program obrazovanja koji verificira ministarstvo, propisuje. Dakle tu ništa nije nepoznato, nedorečeno, nejasno, po službenom obrazovnom programu ove države se obrazuju djeca po A modelu, jel tako? Šta je problem? Pripadnici, dakle Hrvati, đaci, Hrvati biraju po kom modelu će i nije točno da ih nema, ima ih i nije im uskraćeno pravo da, vi klimate glavom ali to je tako. Mi želimo da imamo registrirane škole koje će biti registrirane na srpskom jeziku i pismu, obrazovanje po A, B, C modelu u skladu sa programima koje verificira Ministarstvo obrazovanja RH i kontrolira Ministarstvo obrazovanja i inspektorat. I ako to mogu imati, moj kolega, ako to može imati takve 3 u Baranji i Mađari ako mogu imati. Ako moj kolega Furio Radin ima takvih 30 i ne postavlja se pitanje šta je problem 3? Šta je problem? Problem je u tome što se kaže e nećete dobiti to. E to je ta činjenica kršenja zakona. Ako je zakon dozvoljen Mađarima i kolegama Česima i kolegama Talijanima zašto se taj zakon, ta odredba i to pravo krši u odnosu na pripadnike srpske zajednice. A ništa se ne dešava izvan sustava koji u sustavu obrazovanja regulira ministarstvo i kontrolira ministarstvo. Pa za Boga miloga nitko nije toliko da će raditi neke stvari protiv Zakona ove države. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime kluba MOST-a Nezavisnih lista uvaženi zastupnik Marko Sladoljev. Hvala vam gospodine potpredsjedniče, poštovana pučka pravobraniteljice, poštovani kolege zastupnice i zastupnici. Mi ćemo prihvatiti ovo izvješće, MOST Nezavisnih lista će prihvatiti ovo izvješće. Ono je napravljeno doista studiozno. Imamo par nelogičnosti koje ćemo ovdje iznijeti i primjedbi ali to neće na neki način promijeniti mišljenje o vašem radu i o izvješću koje mislimo da je doista u redu napravljeno. Tijekom 2015. godine ured je postupao ukupno 4655 predmeta, to je već bilo rečeno što je 80% više u odnosu na 2012. godinu. To je brojka koja zabrinjava. Istina u izvješću se navodi da je vjerojatno ta brojka povećana zbog povećanog broja ureda koje se, ljudi mogu tužiti. Ali opet smatramo da brojka od 19% na 2013. i 13% na 2014. su brojke koje bi nas trebale zabrinjavati. Najviše predmeta je i dalje u područjima pravosuđa, radnih i službeničkih odnosa te diskriminacije a i u porastu su oni u područjima imovinskih pravnih odnosa i postupanja policijskih službenika te ovrha. Mislim ova činjenica pokazuje da su današnje naše rasprave totalno promašile temu jer mi smo o svemu raspravljali a najmanje o ovim područjima. Ono što također zabrinjava je činjenica da tijekom 2015. godine na upit nisu odgovarali ažurno ali i uopće ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Sveučilište u Zagrebu, KBC Zagreb, i Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Nadam se da ova Vlada neće ići u istom smjeru. Građani se i dalje najviše pritužuju na diskriminaciju u području rada i zapošljavanja što predstavlja 43% svih pritužbi i diskriminaciju. Ono što također smatramo neadekvatnim i zabrinjavajućim je da nije napravljen nacionalni plan protiv diskriminacije, tj. prestaje važiti 2013. godine a novi dokument još nije izrečen. Pravosuđe. Tijekom 2015. pučka je pravobraniteljica zaprimila 475 pritužbi iz područja pravosuđa a DORH ne odgovara na predstavke građana i ne daje informacije o stanju predmeta premda je to ustavna obveza svih tijela javne vlasti. To je jedna od mnogih pritužbi na rad DORH-a. Radni odnosi, građani su i dalje nedovoljno informirani o pravima iz radnog odnosa i načinima njihove zaštite a mnogi si i ne mogu priuštiti pravnu pomoć i skupe dugotrajne sudske postupke. Broj pritužbi i podnesaka u ovom području uključujući i one zbog uznemiravanja odnosno zlostavljanja na radnom mjestu te pritužbi nezaposlenih porastao je za 39% Građani se pritužuju na nedopuštene otkaze, umanjenje plaća, neisplatu uvećane plaće, nepravilnosti pri imenovanju i nedopušteni prestanak ugovora rada i neisplatu otpremnine. Većina pritužbi građana zaposlenih u gospodarstvu i obrtu ukazuje na istovremeno kršenje niza radničkih prava uključujući i nepravilnosti pri prestanku radnog odnosa, nezakonitog prekovremenog rada itd. Rad i zapošljavanje. Područje rada i zapošljavanja i dalje je najzastupljenije u vašem izvješću a u 2015. novo otvorena su 124 predmeta. Najčešće zbog problema sa pronalaženjem posla, premještanja na slabije plaćena radna mjesta, uznemiravanja i povreda prava. Umirovljenici. U vašem izvješću se izričito navodi da su starije osobe a ja se i potpuno slažem s vama među najranjivijim skupinama posebno oni bez ikakvih prihoda. I unatoč tome i dalje nije uvedena državna potpora za starije bez mirovine. Izvaninstitucionalne u mreži socijalnih usluga nisu dovoljno razvijene i dostupne. Blaži prihodovni cenzus za ostvarenje pomoći u kući omogućio bi većem broju starijih osoba ostanak u vlastitom domu i smanjio potrebu za skrbi. Također moram napomenuti da je ta pomoć u kući Vlada ukinula što je dosta otežalo njihov položaj u društvu. Čak polovici od milijun i 228 tisuća mirovina ona je bila niža od prosjeka što nije dostatno ni za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Svi veliki gradovi i sjedišta županija obvezni su otvoriti prihvatilišta za beskućnike no registriranih je samo 14. Ovrhe, ovršni postupak nije i ne smije biti izvor bogaćenja pojedinih sudionika što je do sada bio ovaj slučaj. Evo tek ova Vlada i ovaj ministar će mijenjati ovršni zakon a godinama je bilo sredstvo za bogaćenje pojedinih sudionika. Diskriminacija temeljem vjere nastavljen je trend malog broja pritužbi i ovdje je bilo riječ i o diskriminaciji na temelju vjere u 2016.godini i nadam se da će se to naći u ovom izvješću. Ono što sam također primijetio kad sam proučavao izvješća iz prijašnjih godina, našao sam jednu nelogičnost a to je diskriminacija na temu dobi. Dok je 2009.godine glede navođenja određene dobi kao uvjeta za prijavu na natječaj za dobivanje stipendije pučka pravobraniteljica smatrala da to nije diskriminacija iako neki gradovi imaju odredbu da se stipendija može dodijeliti studentu samo do 25-godine. U ovom izvješću se navodi da je to diskriminacija, pa bi pozdravio tu odluku ali ispada da postoje kontradiktorne odluke i između izvješća koje se razlikuje od godine do godinu.

Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. A uvaženi kolega, htio bih se osvrnuti na jednu stvar koju ste podcrtali u izvješću a to je, posebno ste se osvrnuli na institucije odnosno ministarstva, državne urede i slične koje ne surađuju uredom pučke pravobraniteljice odnosno ne odgovaraju na njihove upute. Naime, duže pratim ovo izvješće, evo svoj cijeli saborski mandat prošli i mogu vam reći i to sa zadovoljstvom konstatirati da je lista ministarstava, institucija općenito koje ne surađuju sa pravobraniteljicom odnosno uopće ne odgovaraju na njihove dopise puno kraće nego što je bilo prošle godine. Ja se samo nadam da će u budućnosti biti još kraća i zato sa nestrpljenjem očekujem zapravo izvješće za 2016. da vidimo da li će se taj trend i nastaviti.

Zahvaljujem. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, uvaženi zastupnik Šandor Juhas.

i mislim da će i nakon ove rasprave trebati povećati kapacitet, uvesti dodatne linije jer najvjerojatnije će još jedan dio mladih odlučiti da će krenuti put Zapada. Na početku da kažem da ću podržati ovo izvješće i podržat će Klub nacionalnih manjina ovo izvješće jer je pitanje ljudskih prava i diskriminacije bitno za svaku zajednicu. Svi mi želimo da Hrvatska bude civilizirana zemlja, puna sloboda, razumijevanja i blagostanja i zbog toga je važno da se preporuke iz ovog izvješća počnu i primjenjivati a ne da se prenose iz godine u godinu i svake godine jedno te isto konstatiramo. U izvješću je spomenuto da je gotovo svaka četvrta pritužba na diskriminaciju kao osnova diskriminacije, rasa, etnička pripadnost ili boja koža te nacionalno porijeklo. Naglašen je problem da je i dalje prisutan program javnog iskazivanja, ne tolerancije spram manjinskih skupina uopće. Žalimo i žalim što još nije izrađen nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije koji bi bio izvanredna platforma za borbu protiv diskriminacije s obzirom da je u 2015.godini za punih 67% povećan broj građanskih postupaka vezanih za diskriminaciju. Od velike je važnosti usredotočiti se na obrazovanje i informiranje građana jer je to ključ za iskorjenjivanje stereotipnih stavova i predrasuda koje postoje prema određenim grupama. Slažem se sa pučkom pravobraniteljicom kako strukture na nacionalnoj i lokalnoj razini tek trebaju pokazati demokratsku i političku zrelost i kako je shodno tome potrebno uložiti napore u promicanju svijesti kako u obrazovanju tako i u medijima a vrijednost manjinskih jezika kao integralnog dijela kulturne baštine Hrvatske jer je to ono što će doprinijeti toleranciji i uvažavanju različitih etničkih skupina. Naglasak je ovdje na integralnom dijelu kulturne baštine Hrvatske. Jer dosta često a ja sam u više i navrata ovdje o tome govorio nismo mi pali s Marsa. Ima onih koji žive na ovom području već više od 1000 godina i koji su dali značajan doprinos razvoju hrvatske kulture. Iskazujem nezadovoljstvo činjenicom što još nije realiziran cilj od pet i pol postotne zastupljenosti iz plana prijema pripadnika nacionalnih manjina u državnu službu. Nadalje, u prijašnjim raspravama govorio sam o činjenici kako javna televizija još uvijek nema jasnu koncepciju manjinskog programa. I mislim da je potpuno jasno da se to treba promijeniti. Također skrećem pozornost kako vijeća i predstavnici nacionalnih manjina još uvijek nisu percipirani kao sastavni dio lokalne i regionalne samouprave.

Taj problem se provlači već više godina i on stvara velike probleme, iznimno velike probleme predstavnicima manjinskih zajednica koji onda se služi svojim OIB-om, pa onda imamo primjer da je prije nekoliko godina u Zagrebu predstavniku njemačke nacionalne manjine otišla kuća na bubanj jer su takve stvari činili prije njega da se to nije moglo ispraviti. Već sam naglasio da je stanje i pitanje stanja ljudskih sloboda izuzetno važno za položaj neke zajednice i stvaranje percepcije o nekom društvu. Uobičajeno je da svi imamo naviku da čujemo ono što volimo, da sebe precjenjujemo. Međutim, za stvaranje realne slike potrebno je ponekad čuti i što misle drugi. Ja neću govoriti o ustašama i partizanima, neću govoriti o otkupu zemlje, o tome se neki dan govorilo, neću govoriti o otkupu stanova i o tome smo neki dan govorili, neću govoriti o povratu oduzete imovine iz '45., '46. godine. Neću govoriti ni o tome da pojedina naselja još uvijek nemaju vodu, a kraj njih prolazi magistralni vodovod. Neću govoriti o problemu koji se javlja naročito tamo kod nas, besplatnih vrtića, besplatnih knjiga itd. Govorit ću i pročitat ću vam ono što misle o nama drugi. A evo što misle o nama drugi. Evo što govori četvrto mišljenje o Hrvatskoj doneseno 18. studenog 2015. godine u Strasbourgu. Pod jedan, brigu o manjinskim pravima treba učiniti prioritetom i sastavnim dijelom programa Vlade Republike Hrvatske u području ljudskih prava, te u bliskoj suradnji s predstavnicima manjina razviti učinkovite mehanizme koji će pripadnicima nacionalnih manjina osigurati ostvarenje njihovih prava bez negativnih posljedica koje proistječu iz tog izbora. To je pod jedan. Pod broj dva, sustavno i odmah osuđivati sve pojave nacionalističke i protu manjinske retorike u javnom i političkom govoru, u medijima te osigurati učinkovitu istragu i kažnjavanje svih slučajeva zločina iz mržnje i govora mržnje. Pod broj tri, odrediti kao prioritet razvoj i revitalizaciju marginaliziranih područja uglavnom naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina u nepovoljni položaj posebice povratnicima i Romima pomoću ciljnih investicija u infrastrukturu i stvaranje prilika za zapošljavanje. To kaže Europa.

167 je bilo preporuka koje su upućene Hrvatskoj. Istina da je stanje ljudskih prava nije baš uvijek meritorno, međutim Hrvatska je prihvatila 162 preporuke. Znači ne jednu, nego 162 su prihvaćene i njih ću malo pročitati. Da ne bude, da mi manjinci stalno nešto želimo ili da se ne prepucavamo lijeva i desna strana, pa onda se vraćamo tamo gdje se ne trebamo vratiti. Osigurati u potpunosti jezična, vjerska i ostala prava manjina u skladu sa međunarodnim obavezama. Evo šta kažu Norvežani. Jačati napore za promicanje međuetničkog sklada kroz obrazovanje i provesti konkretne mjere za integraciju manjina u hrvatsko društvo. Pa onda kažu u Austriji. Poduzeti daljnje korake i učinkovite korake za zaštitu i socijalizaciju uključenosti svih manjinskih skupina. Usvojiti detaljne mjere kako bi se osiguralo sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u procesu donošenja odluka. Pa onda kažu Talijani. Povećati napore u borbi protiv diskriminacijskih stajališta i ponašanja prema svim pripadnicima manjinskih skupina što uključuje korištenje vlastitog jezika u školi i interakciju s javnom upravom. Nijemci kažu da treba poduzeti učinkovite mjere za okončavanje svih oblika diskriminacije etničkih manjina posebice od srpske manjine i Roma.

Švicarci. Nastaviti napore za olakšanje profesionalnog, društvenog i gospodarskog uključivanja svih nacionalnih, etničkih i drugih skupina predstavljenih u Hrvatskoj. Kanađani. U potpunosti provesti Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i poduzeti mjere za provedbu odluka Ustavnog suda u vezi sa Zakonom o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina. Moji Mađari kažu ovako, nastaviti s naporima za dostizanje praga od 5,5% udjela manjina u ukupnom broju zaposlenih u skladu sa Akcijskim planom za zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina. To kažu ljudi o nama, to ne kaže Juhas, to ne kažemo mi u ovome našem prepucavanju. Mi mislimo treba nekad i druge poslušati i onda iz svega toga izvući nekakav zaključak.

Prelazimo na replike, prvu ima uvaženi zastupnik Josip Leko. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Naime, ne mogu a da ne reagiram na ocjenu da se u Hrvatskoj stanje ljudskih prava ili diskriminacija ponavlja iz godine u godinu sa ocjenom na istoj razini. Nije tako, jasno i glasno nije tako. Napredujemo i to značajno napredujemo ali to ne znači da moramo stati. Ne smijemo se miriti. To je zadaća nas da odlučimo da imamo prostora za napredak i osiguranje ljudskih prava i temeljnih sloboda i da ne gledamo reciprocitet kako se ta prava razvijaju u zemljama gdje smo mi zainteresirani. Tu nema reciprociteta. Mi uređujemo svoje društvo, svoju državu, standarde gradimo prema onom što mi hoćemo, što želimo u skladu sa najvišim standardima. Mene to zanima. Dakle nije točno, Hrvatska ima dobar trend i to treba pozdraviti. Pučka pravobraniteljica ima dobar ugled, dobro uočava stvari i naravno da ne sve. Ali prihvatimo ono što je nesporno, dakle imamo da ne odgovaraju tijela koja su odgovorna Hrvatskom saboru pučkoj pravobraniteljici. Naša odgovornost je tu. Mi nadziremo upravu, Vladu i sve institucije koje su odgovorne Hrvatskom saboru a pučka pravobraniteljica od njih ne dobiva izvješće. Što ćemo tu poduzeti? Ajmo graditi društvo koje je harmoničnije, koje se međusobno razumije i uvažava. Nemojmo gledati da iz političkih potreba prvotnih zabijamo kajlu jedni drugima. Nećemo riješiti problem tako. Mislim da je ovo preosjetljivo pitanje da bismo dnevno politički raspravljali. Ima problema, ali korak po korak napredujemo. I hvala Bogu da je tako. Korak po korak, idemo. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem.

Ja možda drugačiju imam intonaciju. Slažem se s vama da ima napretka i nisam u tom smjeru govorio. Napretka ima, međutim dio izvještaja ili dijelovi neki se ponavljaju. Ne možemo reći da smo učinili u svim poljima napredak. Napredak je učinjen i hrvatsko društvo ide naprijed. Međutim, dobar dio stvari još uvijek stoji. Napomenuo sam neke stvari, pitanje otkupa stanova. Pa to pitanje leži već 20 i nešto godina na dnevnom redu. Pitanje povrata oduzete imovine '45. godine. Pa to leži već, pa to je iz prošlog stoljeća problem, itd. Ako mi ne ukažemo na te probleme pa tko će ukazati? Na taj način moramo i njih i cijelo društvo jel' tako malo pogurati. U tom smislu je potrebno znači ubrzati taj nekakav napredak, ubrzati taj razvoj u svim segmentima. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Stevo Culej. Poštovani potpredsjedniče, Hrvatice i Hrvati, kolegice i kolege. Poštovani zastupniče Juhas, tudom szeretlek Hrvatska.

E ovako, neću govoriti o ovom, neću govoriti o onom e ja hoću govoriti! Ja ću govoriti i za vas da vi ne bi nešto propustili. Ja ću govoriti u ime manjina i za njih jer nismo se borili samo za hrvatski narod nego za sve koji su bili za Hrvatsku državu. Dakle, borit ću se i za Mađare iz Laslova i Koroga(Korođa) jer o njima nema tko progovoriti. Nadam se da ćete vi nekad progovoriti i za Mađare s ove strane Drave koji su se našli u nekom drugom okruženju. Isto tako pošto nema kolege, a moram ga spomenuti, isto velikoga zaštitnika, ne kažem za vas da niste zaštitnik, jeste, ali za onog koji predstavlja Njemačku nacionalnu manjinu i to savršeno do perfekcionizma. Onaj koji izgleda kao najveći vojnik u nekom prošlom vremenu a to je gospodin koji predstavlja Njemačku nacionalnu manjinu. Imali smo ovih dana Dan sjećanja na prognane Nijemce. Da li se netko spomenuo tih prognanih Nijemaca koji su završili po Valpovu i po ne znam kojim cestama zajedno sa našim blajburškim suuznicima. Oćemo se sjetiti jednih, drugih, trećih ili nekih nećemo? O tome samo sam htio reći. Progovorimo o svima na jednak način jer svi su građani ove naše domovine.

Gospodine Culej, Juhas Šandor je prošle godine govorio barem jedno tri puta o stradanjima u Laslovu i stradanjima u Korođu. U Laslovu nije ostala cigla na cigli. Još uvijek traže 11 svojih mrtvih. Zapisan pročitajte. Ista je situacija u Korođu, ista je situacija u Korođu i ne samo u Korođu nego i u drugim selima. I svi pričamo o Vukovaru, svaka čast Vukovaru ali ja tvrdim da je Laslovo više stradalo nego Vukovar. Tamo ni jedna kuća nije ostala.

I kada sam rekao da nije svaki Nijemac bio fašista, da nije svaki Srbin bio četnik i da nije svaki Hrvat ustaša onda me je jedan kolega pogledao. Ali priča je završena o tome idemo se okrenuti budućnosti i manimo se tih priča jer autobus ide, autobus ne čeka. Zahvaljujem. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Juhas, vi ste ovako temperamenti kako su i svi Mađari pa onda vaše rasprave možda zvuče dramatičnije nego što zaista jesu. Prvi je univerzalni periodički pregled UN-a i preporukama koje su oni dali. Dakle kao što ste i vi istakli od 160 i nešto preporuka koje su dane sve su prihvaćene osim 5. E sad, na nama je kao odboru resornom za ljudska prava ali i kao ovom domu da pratimo implementaciju tih preporuka. Zbog toga smo i odlučili da želimo i izvješće u sredini perioda pregleda, dakle nakon 2,5 godine da vidimo gdje smo upravo u tim stvarima. Dakle vi ćete se više osvrtati na manjinske probleme, ja ću možda na neke druge ali želimo vidjeti budući da je Vlada usvojila sve preporuke osim ovih 5 a od tih 5 koje nisu usvojene niti jedna se ne odnosi na manjine. Bit će zanimljivo vidjeti kako će ta implementacija ići. Kada govorite o monitoringu Vijeća Europe, to pretpostavljam kad govorite o Strasbourgu bilo je nekih kritičkih tonova moramo to reći, međutim ja bih rekao da preporuke odnosno kritike nazovimo ih tako koje su došle iz Strasbourga nisu ništa posebno u odnosu kada gledate na koje preporuke i kritike dobivaju druge države. Složit ću se sa kolegom Lekom kada je rekao da napredujemo i da su standardi ljudskih prava dobri. Ali ja bih to stavio u prošlo vrijeme. Hrvatska je napredovala. Ako samo sa stanjem ljudskih prava prošle godine dobivali kritike možete misliti kako će biti u izvješću za ovu godinu kada se ozbiljno ograničava pravo govora, kada se ozbiljno zadire u javnu televiziju kao javni servis, kada potpredsjednik ovog visokog doma koji donosi zakone u RH prosvjeduje protiv provođenja tih istih zakona. E baš me zanima što će pisati u tom izvješću? To je ono što me brine kolegice i kolege, oko toga se trebamo brinuti? Kakvu ćemo sliku poslati o Hrvatskoj ove godine? Kolega Hajduković, u pravu ste, a 167 preporuka je bilo, od tih 167, 162 su prihvaćene. Znači u tih 162 preporuke dato je ono što bi trebalo i na koji način znači svijet nas gleda, svijet nas posmatra. I to je za mene kažem jedna realna slika, jer svatko misli o sebi da je najljepši, da je najpametniji međutim izgleda da ponekad treba i saslušati i druge. Ja se nadam da ćemo mi i da će kolege pučka pravobraniteljica analizirati, posmatrati i ugraditi to sve u svoj izvještaj za slijedeću godinu. A što je sigurno da će tu biti možda još i drastičnijih primjedbi. Primjedbi će biti, a mi smo prošle godine nas nekoliko, ustvari klub Nacionalnih manjina donio jednu deklaraciju pa smo dočekani na nož kada smo govorili o etnocentrizmu itd. Međutim, ispostavilo se da sve ono što smo mi prošle godine 15.svibnja napisali da se pred kraj godine i u ovim početnim mjesecima ove godine jel tako ostvaruje. A to sve još nije uključeno u izvještaj. Znači izvještaj koji bude dolazio ne znam kako će izgledati ali mislim da imamo ovako dosta velikog razloga za zabrinutost. Zahvaljujem. I posljednja replika uvažena zastupnica Gordana Rusak. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa eto gospodin zastupnik Juhas je danas nekoliko puta spomenuo autobuse. Danas sam imala prilike nazočiti jednom sastanku s djecom iz Dječjeg foruma gdje je jedna djevojčica govorila o istim tim autobusima ili točnije konkretno o njenoj obitelji. O tome da je otac otišao i da uskoro kreće i njezina sestra i mama itd. u Njemačku. To mi je izmamilo suze i dobila sam nekakav čudan osjećaj krivnje. A sada sam se javila za repliku da bi odbacila taj osjećaj krivnje. Ja sa time kao ni oni zastupnici koji su ovdje po prvi puta nemam ništa.

Ne znam da li ste sada mislili na mene da ja imam nekakvu odgovornost u vezi toga.

Isto tako se ne može pobjeći da on traje već, od činjenice da on traje godinama. Ali i ove naše rasprave koje se provode tamo negdje zadnjih 3, 4 mjeseca u velikoj mjeri doprinose tome.

Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a uvaženi zastupnik Veljko Kajtazi. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o izvješću pučke pravobraniteljice za 2015. godinu. Međutim, da sam danas odlučio ponoviti svoje izlaganje povodom izvješće za 2012. i 2013. i 2014. godinu ne bih puno pogriješio. Ne bih puno pogriješio jer 2015. godina nije bila puno bolja kada govorimo o diskriminaciji i ostvarivanju prava nacionalnih manjina a posebno romska. U tom smislu činjenica da do predaje ovog izvješća Vlada nije usvojila Izvješće o provedbi preporuka pučke pravobraniteljice za 2014. godinu ne iznenađuje. Zašto je to tako i zašto nema interesa da se ozbiljno suočimo sa problemima i općem stanju u društvu kada govorimo o problemu Romske nacionalne manjine ja stvarno ne znam. U tom smislu ne iznenađuje ni hitne preporuke Vijeća Europe prema našoj Vladi u kojima jasno navodi kako je potrebno odrediti kao prioritet razvoj i revitalizaciju legaliziranih područja uglavnom naseljenih pripadnika nacionalnih manjina u nepovoljnom položaju posebice povratnicima i Romima pomoću ciljanih investicija u … [[Govornik se ne razumije.]] i stvaranjem prilika za zapošljavanjem. To sam istaknuo prije par dana kada sam zatražio stanku da upozorim na problem izostanka provedbe Nacionalne strategije za Rome te još uvijek nerazjašnjenju činjenicu što će biti sa studijskim stipendijama za pripadnike Romske nacionalne manjine i stipendija ostalih studenata koji su do sada koristili tu mogućnost putem trenutno nepostojeće Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu. Činjenica da manjine i studenti nisu u fokusu rada Vlade je zabrinjavajuće a na to upozoravam zadnjih mjesec dana. Shvaćam postoje prioriteti i niz drugih problema no to ne znači da zbog toga dio sustava mora zakazati. Jedino što se je promijenilo u 2015. godini u odnosu na 2014. kada govorimo o izvješćima pučke pravobraniteljice je broj pritužbi građana. Broj tih pritužbi se drastično povećao. To je vjerojatno i posljedica otvaranje područnih ureda u Osijeku, Rijeci i Splitu, činjenicu koju sam i prošle godine pohvalio govoreći o … [[Govornik se ne razumije.]] Međutim, s druge strane povećanjem broja pritužbi sigurno je povezano i sa općom atmosferom u društvu odnosno povećanju slučajeva govora mržnje i diskriminacije. Kada govorim o govoru mržnje i diskriminacije ona najčešće ne dolazi od strane institucije već od građana međutim diskriminacija nije mjerljiv fenomen. A posebno jer građani, Romi ponajviše diskriminaciju nemaju potrebu prijavljivati. Oni to ne čine jer su navikli da se iz godine u godinu stanje ne mijenja, osjećaju nesigurnost koja se kod njih pojavljuje bilo da je opravdan ili neopravdan, uglavnom upućuju na povjerenje prema institucijama. Tome u prilog ide činjenica nedavno samoorganiziranje Roma u Zagrebu kako bi se uslijed još uvijek nerazjašnjenih okolnosti zaštitili od ponovnog nasilja koje se demonstriralo bacanjem bombi u neposrednoj blizini romskog vrtića te požarom u kojoj je jedna obitelj ostala bez svega što je imala. Ovakvi slučajevi se tradicionalno ne rasvjetljuju a počinitelje gotovo nikad ne pronađemo i kaznimo. Kao što je bio slučaj u Škabrnji, odbacivanje djece na prvi dan u školama u Međimurju, pregaženo dijete na Kozari putevima nakon čega je uslijedio komentar kao jedan cigan manje. Ili slučajevi djece koja ne mogu odrađivati praksu. Nepovjerenjem prema institucijama građana koje ja zastupam sigurno je … [[Govornik se ne razumije.]] činjenicom da se sa tim institucijama ne poistovjećuju jer u njima ne vide pripadnike svojih zajednica bilo da se radi o lokalnoj policijskoj postaji, bilo da se radi o Vladinom uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u čijem radu ne sudjeluju njihovi legalni predstavnici sa lokalnih razina ili da se radi o činjenici da su pripadnici nacionalnih manjina u tijelima javne i državne uprave statistički značajno podzastupljeni a kad usporedimo sa ranijim godinama njihov broj je i u padu od 7,67% ukupnog udjela pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu samo je 3,4 zaposleno u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade a od njih 3,4 u pitanju romska zajednica je sa statistika vjerojatno 0,001 jer govorimo o broju zaposlenih Roma. Takozvani manjinski izbori za vijeća nacionalnih manjina bilježi izlaznost o samo 13,48% što govori da mnogi građani uopće ne znaju da mogu glasati za svoje predstavnike na tim razinama, općinama, gradovima, županijama. Ukratko pripadnici nacionalnih manjina se i dalje uočavaju sa istim problemima ne ostvaruju svoja zakonom zajamčena prava te se u većoj ili manjoj mjeri izloženi nekim oblikom diskriminacije. Zabrinjavajuće je da se u svakoj četvrtoj pritužbi od 4655 predmeta po kojima je ured pravobraniteljice postupao kao osnova za diskriminacije navodi rasa, etnička pripadnost, boja kože, odnosno nacionalno podrijetlo. Romi i pripadnici Srpske nacionalne manjine su u najvećoj mjeri izloženi takvim postupcima. Međutim, što učiniti u jednoj takvoj atmosferi u kojoj se naši građani dijele po onome što oni osjećaju unutar sebe umjesto da se ih ocjenjuje po njihovom radu, sposobnostima i postupcima. Preporuke, izvještaji, dobro namjerne političke floskule očito nisu dovoljne da bi se na ovaj problem utjecalo ali trebamo stati na kraj propitivanju, postojanje posebnih prava onih koji su najugroženiji, ne samo za nacionalne manjine nego i za sve socijalno ugrožene, umirovljenike, invalide i sve one ostale koji moraju osjetiti da žive u socijalnoj državi, demokratskoj i socijalnoj državi što mi po Ustavu moramo i biti. Situacija na terenu je ipak drugačija. Romi i dalje žive u izdvojenim naseljima a istovremeno im se oduzima pravo na socijalnu naknadu ukoliko u situaciji bez pristupa javnom prijevozu koriste automobile nikakve vrijednosti. Mnogo naselja su u prošlom mandatu realizirani na čemu sam jako puno radio u prošlom mandatu. Sad je red da ih urbaniziramo, da životnu okolinu tih ljudi promijenimo. Neprihvatljivo je da smo na papiru socijalna država a da s druge strane naši građani u 21.stoljeću žive bez struje i vode. Za rješavanje tih problema na lokalnim razinama navodno nema sredstva ali ako ne možemo osigurati preduvjet da se ti ljudi integriraju koji je smisao držati rješavanje tih pitanja izvan fokusa trenutne politike. Zašto nam i to nije prioritet? Zašto je to prihvatljivo? Postoji nakon ulaska u EU stvarna želja da se tim ljudima pomogne ili samo ih koristiti, samo kako bi vanjski faktori pokazali da smo demokratični. Sad kad smo ostvarili glavni vanjski politički ciljevi, Romi i ostale manjine nam više nisu bitne. Za vrijeme najvećeg vala izbjegličke krize smo pokazali kako smo sposobni nositi se sa velikim humanitarnim problemima. Međutim, humanitarni problemi naših građana su postali nešto što je prihvatljivo i nešto što je postalo trajna činjenica. Opći je stav u društvu da Romi žive tako i da tu nema pomoći. Međutim, to nije tako. Nije ničija tradicija i kultura živjeti u neizdrživ uvjetima niti je nerad nešto što favoriziraju ili biraju. Siromaštvo, neadekvatna prehrana, ne prilagodni radni uvjeti, kako se u izvješću navodi doprinose razvoj niz drugih problema i to po svih građana a ne samo kod Roma. Dugoročno je to ogroman teret za sustav zdravstvene skrbi pored onog socijalnog a nekad ni to jer mnogi Romi nemaju pristup zdravstvenim uslugama a oni koji imaju često imaju moraju čekati zadnji red kako ne bi uprljali ordinaciju za pripadnike većinskog stanovništva.

Jedan nedavni primjer za svjetski dan Roma, na nacionalnoj televiziji u emisiji Hrvatska uživo smo imali priliku vidjeti i slučaj mladića koji čak nije bio pripadnik Romske nacionalne manjine ali je zbog svoje tamne puti ostao bez sezonskog zapošljavanja. Pitanje je samo koliko tih slučajeva netko drži u sebi odnosno koliko tih slučajeva pored ovih skoro 5 tisuća pritužbi građana nije prijavljeno. Oni Romi koji i rade sukladno izvješću, istraživanjima najčešće rade ne kvalificiranim i slabo plaćene poslove u privatnom sektoru ili u javnim radovima što ne rješava problem njihove dugotrajne zaposlenosti i isključenosti. Oni koji rade preko javnih radova mogu to činiti u kratkom roku a primanja su im 2400 kuna. Na tim javnim radovima dovode do situacije da se pojedincima pogotovo onim sa većim obiteljima više se isplati sjediti kod kuće i primati socijalnu naknadu i raditi. Ovakva posljednja mjera zapošljavanja putem javnih radova primorana je ne rad i od radno sposobnih Roma primoravamo i pravimo invalide. Ono što nam je potrebno je novi pristup prema Romima i ostalim nacionalnim manjinama. Iako su Romi na ovim prostorima skoro 700 godina. njihova kultura, jezik i književnost još uvijek nisu u školskim udžbenicima, stradanje Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata na ovim područjima isto tako nije u udžbenicima. Tek trenutni prijedlog kurikulske reforme pokušava integrirati ove činjenice u naš obrazovni sustav. Tek smo od 2015., 2016. godine sjetili da postoji nešto što se zove romska kultura, a ne samo glazba i ples. Romi u Hrvatskoj se suočavaju sa niz problema koje druge nacionalne manjine nemaju. Primjerice, osim onih sa problemima koje sam naveo postoji veliki broj onih koji su ovdje rođeni. Nikad nisu napustili našu zemlju, a nikad nisu bili prijavljeni u matični ured, pa nemaju samim tim apsolutno nikakva prava. Postoji potreba da se iznađe i rješenje za te ljude. Alarmantno je da se sa ovim ili onim oblikom diskriminacije sukladno istraživanje EUROBAROMETAR-a svaki treći građanin naše zemlje. Ja sam danas govorio ponajviše o Romima kao onim Romima koji su na višoj razini prepoznatiji kao najugroženiji.

Ja ću o tome govoriti sve dok na dnevni red ovog Visokog doma ne dođe izvješće pučke pravobraniteljice u kojem Romi neće bit posebno istaknuti. Sve dok obrazovni Romi ne budu radili u javnim institucijama i tijelima državne uprave, sve dok ne budu živjeli integrirano sa drugim građanima i sve dok ne dođu u jednaku početnu poziciju kao i svi drugi. Dok god će bit normalno da ja svake godine ponavljam iste činjenice ja ne znam.

Hvala lijepa. Poštovani kolega Kajtazi, želim vas podržati i želim reći da ste vi dokaz da može drugačije. Vi ste upravo dokaz da može drugačije, a za populaciju Roma, zajednicu Roma u Hrvatskoj nije dovoljno institucionalno riješiti problem. To ste dobro ukazali. Dakle, mora biti društvena akcija. Društvena akcija podrazumijeva više, puno više nego institucionalnu ravnopravnost. Ja imam kontakte često i u svojoj stranci sa Romima i Romkinjama i zaista je to vrijednost koja će biti dodana vrijednost hrvatskom društvu i mislim da se tu može napraviti puno više nego što smo napravili. Ali koraci su i tu napravljeni. Bio sam u raznim romskim naseljima u sjeverozapadu Hrvatske i tu se vide pomaci. Ali mora, mora postojati društvena akcija ne samo institucionalna.

Ne, nema potrebe. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Stevo Culej. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, Hrvatice i Hrvati, kolegice i kolege, gospodine Kajtazi.

To može samo budala napravit, netko nečastan kao i onaj koji je crtao svastiku na Poljudu. To što to nije istraženo vjerojatno ima korijene u nečemu ili je to napravljeno zbog nečega.

Imam prijatelja, jednog pajtu konjara poznatoga Roma koji ima na desetke svojih isto prijatelja koji rade zajedno sa njim na njegovom OPG-u koji isto nije dobio poticaj ovaj što je trebao nam gospodin Jakovina omogućiti. Možda je tu neka kvaka, ali htio bih reći jednu stvar. Koja je razlika između Roma istoka i Roma sjevera? Koja je razlika od onih Roma u Pitomači koji su nam bili svi zvijezda vodilja u prošlom sustavu da smo mogli otići tamo na ekskurziju da vidimo kako to savršeno funkcionira. Ja se sjećam svega. I možda bi trebalo nas sve educirati pa nas odvest u takva jedna mjesta pa da vidimo šta je potrebno, šta su oni to napravili da su došli do tog stupnja razvoja, a što ovi drugi neki ne čine. A na tom tragu treba tražiti vodilju i garanciju naše Domovine Hrvatske, naše Vlade i ići za njezinim odredbama, odlukama.

Zahvaljujem se. Moramo priznati svi zajedno da smo jako malo učinili i da problem Roma nismo mi prepoznali, nego je prepoznala Europska zajednica, odnosno EU. Romi imaju Nacionalnu strategiju za Rome koja upravo obuhvaća stanovanje i obrazovanje, zapošljavanje i zdravlje. Po tom pitanju imat ću u vidu da je Strategija donijeta 2003. dekada od 2005. do 2015. Nacionalna strategija od 2013. do 2020. Probali smo u prošlom mandatu je pokrenuto puno stvari koje se ja nadam da ćemo to koji smo učinili u prošlom mandatu u svom mandatu da ću nastaviti isto tako učiniti za romsku zajednicu. Ja svaki put pozivam i Vladu i sve ministre upravo da se uključe i da zajedno pomognemo romskoj zajednici.

Kad se radi o Romima iz Pitomače ili iz sjevernog i drugog dijela moram vam reći da u Virovitičko-podravskoj županiji pored toga što i vi i ja znamo da imam puno Roma imamo samo 12 Roma u cijeloj županiji, u cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji znači imamo 12 Roma deklariranih. Reći ću vam samo jedan primjer. Prošle godine jedna obitelj Oršuš iz Međimurja javila se na natječaj za dobivanje kredita. Nisu prošli. Onog trenutka kad su promijenili ime i prezime u istoj banci dobili su kredit. To samo po sebi govori ovo što ste vi rekli da imamo u Pitomači Roma. Imamo Roma za koje vi i ja znamo, ali na papiru ih nemamo. Meni je jako žao što ih nemamo, ja bih više isto tako htio. Tako da pozivam znači sve zajedno, kolege i vi i ja da svi koji možemo nešto učiniti da učinimo romskoj zajednici. Hvala. Zahvaljujem. Nastavit ćemo sutra s nastavkom rasprave o Izvješću pučke pravobraniteljice u 9,30 sati.